A druhou věc, kterou jsem chtěl podotknout: ano, máme tady návrh, který se týká odškodňovacího zákona. Jsem přesvědčen o tom, že ti, kteří o něm chtějí jednat, by se tady měli veřejně zavázat k tomu, že své návrhy, které prosazují, také potom podpoří v projednávání novely zákona o státním rozpočtu. Já vám děkuji. Pro tuto chvíli je to s přednostními právy vše.

Děkuji.

Aby se zařadily napevno na ráno na pátek v devět hodin. Děkuji. Vážený pane předsedající, dámy a pánové, děkuji za slovo.

To je první návrh.

Uvědomme si, že se nacházíme uprostřed krize, máme řešit záležitosti, které přispějí k vyřešení aktuálních otázek. Máme řešit otázky, které aktuálně pálí občany, a tento projekt snese drobného odkladu. Argumentů, proč ten zákon není připraven, proč není jasné, jestli ho máme v této podobě přijímat, je víc než dost.

Děkuji za slovo.

Dále je to poslanec Dolínek, připraví se pan poslanec Vondrák.

Dobré dopoledne, dámy a pánové.

Bez nouzového stavu nemůžeme přizvat armádu, bez nouzového stavu nemůžeme řešit celou řadu věcí jako okamžitou alokaci lůžek, která potřebujeme v okamžiku, kdy se nám vyčerpávají JIPky v našich nemocnicích.

Ale ten není a já říkám a říkám to se vší vahou toho, co prožívám každý den, každý den od rána do večera že ukončení nouzového stavu může mít fatální důsledky: důsledky v tom, že nebudeme mít kam dávat lidi, důsledky v tom, že nebude mít kdo obsluhovat nemocnice a nebude mít kdo pomáhat. Takže mi dovolte říct jednu věc, já už jsem to několikrát řekl v médiích. Považuji za nefér, abychom nouzové stavy podmiňovali jinými zákony a schvalováním kompenzací a podobně. Jsou to dvě věci, které jsou souběžné, nikoliv vzájemně se podmiňující.

Takže prosím, zkusme být na chvilku féroví.

Takže vlastně nezazněl žádný konkrétní návrh. Pan poslanec Lipavský chce doplnit svůj návrh pořadu schůze. Děkuji za benevolenci, pane předsedo. Omlouvám se, že jsem přednesl návrh, který byl již hlasován včera, a dnes tedy není namístě, aby se k němu Sněmovna opětovně vyjadřovala. To byl ten návrh na vyřazení.

Děkuji za slovo. Děkuji.

Nechci to už prodlužovat.

Systém kompenzací je extrémně složitý.

A já bych mohl tady a to patří k debatě na zítřek, tak jenom pro nás obrana že fakt si nemyslím, že ze strany představitelů vlády je snaha komunikovat napříč Sněmovnou a hledat řešení.